Druhým volebním bodem je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Přerušuji projednání tohoto bodu na provedení tajné volby.